Nejdřív prosím, aby se slova ujal ministr životního prostředí Richard Brabec. A prosím sněmovnu o klid!

Děkuji za slovo, vážený pane předsedající.

Děkuji, pane předsedající, že jste se mě zastal. Dovolím si přilákat pozornost i k tomuto bodu. Dovolte mi na úvod, abych udělal velmi stručnou rekapitulaci, ale nebojte se, nepůjdu určitě po dnech šetření havárie, protože to bychom tady byli dlouho. Ale přesto mi dovolte připomenout jenom základní parametry včetně časového scénáře.

A jestli má někdo představu z amerických seriálů, že tam jsou nějaké zásahové jednotky, tak my nejsme součástí integrovaného záchranného systému jako Česká inspekce životního prostředí, takže my tam nejsme první. První je tam Hasičský záchranný sbor, první je tam případně vodoprávní úřad z místa. Takže to si myslím, že je první na to vysvětlení i z hlediska role České inspekce životního prostředí. Jenom třeba pro informaci, možná vás překvapí, v roce 2019 bylo evidováno 165 havárií podle vodního zákona a Česká inspekce byla přizvána k šetření pouze asi ve 40 případech.